Celosvětově nemusí jít o velký dopad, v určitých oblastech však ano, a zatím máme jen omezené schopnosti tyto dopady předpovídat

Putinovým plynem? Asi nechceme.

Já jsem dneska dopoledne tady mluvil, hnutí ANO jasně doporučuje vládě, jak má pomoci lidem, to znamená, nejjednodušší pomoc je, aby lidi neviděli na faktuře poplatek za obnovitelné zdroje, to je to, o čem mluvíme. Pokud toto by vláda udělala, tak jim pomůže okamžitě, a ne ty sliby, které ani neví, jak má zrealizovat a které jsou někde v nedohlednu.

Děkuji, a máme zde přihlášena přednostní práva.

Děkuji za slovo. Tak to bylo opravdu neuvěřitelné. To jsem tady ještě nezažil, že by bývalý premiér strávil tolik hodin, že by tady předčítal z nějakého časopisu, aby se vyjádřil k návrhu, který má 1,5 stránky a který jeho poslanci podepsali. To se tady ještě nestalo.

Svým postupem, svými obstrukcemi jste si zablokovali vlastní body. Jestli to tedy bylo to, co jste slibovali ve volbách občanům, že paralyzujete celý parlament kvůli zájmům jednoho jediného člověka, který tady vystupuje mnoho hodin, aby se nedostalo na zákon o střetu zájmů, který se týká mimo jiné i jeho. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Výborný. Můžeme tím pádem pokračovat v obecné rozpravě. A jako další přihlášený je pan Marek Novák.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, podpora biomasy je ve světle současných událostí velmi důležitá, ovšem poprosím o klid v sále.